Předkládací zpráva ministerstva uvádí, že nároky na úhradu újmy činí 350 milionů korun ročně, což je tedy zhruba škoda, která vzniká uplatňováním ochrany životního prostředí na státních pozemcích.

Jenom pro informaci, pan zpravodaj tady mluvil o tom, jakou výši úhrady čerpají Lesy České republiky.

Tak obrovská plocha je zatížena ochranou životního prostředí.

Děkuji za pozornost. Další v pořadí je přihlášený pan poslanec Kudela a připraví se pan poslanec Bendl.

Předkládaný návrh zákona přináší zásadní finanční dopady na zemědělsky hospodařící subjekty na státní půdě, jelikož zbavuje tyto subjekty práva na náhradu za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření z důvodu ochrany přírody a krajiny. Ačkoliv se jedná o novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, předmět navrhované úpravy se spíš dotýká hospodaření státních podniků, které jsou dosud věcně legitimovány k uplatnění nároku na náhradu škody vzniklou s výkonem práv svěřenému státnímu majetku. S ohledem na to doporučuji, aby se tento sněmovní tisk projednal také v zemědělském výboru, pokud tedy bude propuštěno do druhé čtení. Já vám také děkuji, pane poslanče, váš návrh jsem si poznamenal. A nyní tedy pan poslanec Bendl, řádně přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

A to zcela určitě minimálně Lesy České republiky v tom tržním prostředí se pohybují.

Mně přijde ponechat stávající systém jako nejrozumnější a podporuji návrh na zamítnutí. V případě, že neprojde, myslím si, že je naprosto logické, když zemědělský výbor projednává jednotlivé kapitoly ať Ministerstva zemědělství, projednává i zprávu o stavu hospodaření Lesů České republiky, jejich závěrku atd., plán rozvoje lesů atd., aby tento materiál a jeho dopady, případně tohoto zákona, projednal i výbor zemědělský. Děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí v rozpravě pan poslanec Kučera. Prosím, máte slovo. Dobrý den, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych podpořil tento návrh z dílny Ministerstva životního prostředí, který mi připadá, na rozdíl od některých mých předřečníků, naprosto logický a správný.

Já chci říct, že mi připadá naprosto nelogické, že by náhrada... Víceméně jde o to, že státní podnik dostává náhradu za to, že nehospodaří na státním pozemku.

Ty samozřejmě půjdou směrem ke státnímu podniku, tzn. k tomu, že stát si mezi sebou přeposílá peníze ze státního podniku směrem ke státu. Ale jednoznačně zde ubude úředníků, jednoznačně zde ubude papírování.

To je skutečně trend, kterým musíme jít.

A současně se samozřejmě zruší onen zbytečný přesun peněz z jedné státní kapsy do druhé.